Ale pozor, nemůžeme to udělat až v momentě, kdy to bude v tom Modernizačním fondu, to je pozdě. Musí se to udělat zákonnou cestou, a zjednodušeně řečeno, ty peníze, které tam potečou, odklonit zavčasu a využít je na kompenzace tohohle charakteru. Dělají to i ostatní země, tak nevím, proč to neuděláme my stejně, tak jako ostatní země odpouští platby za obnovitelné zdroje. Velmi rádi se díváme na Německo, tak se tam podívejme. Přesně to Německo udělalo. Odpustilo platby za obnovitelné zdroje. Co udělalo Polsko? Co udělalo Rakousko? Opět plošná cesta speciálním příspěvkem. A tak dále.

Vážení členové vlády, nemine nás to. Všechno to, co jsem řekl, tak se k tomu přihlásím v rámci pozměňovacích návrhů. Také děkuji a v tuto chvíli si dovolím přečíst omluvy.

Děkuji za předání, paní místopředsedkyně, máte slovo.

A jsem ráda, že tady bude předkládat ten pozměňovací návrh Ale zároveň bych vládu chtěla upozornit, že naše předsedkyně poslaneckého klubu paní Alena Schillerová zároveň dala do systému návrhy zákonů, které řeší tento problém. Už jsme to tady předkládali na konci roku, svolávali jsme k tomu mimořádnou schůzi. Je předložen zákon ohledně úspory z obnovitelných zdrojů, kde by tuto úsporu pocítili jak občané v domácnostech, tak zároveň podnikatelé, a šlo by to z Modernizačního fondu. Takže já vládu vyzývám, aby tyto tři návrhy zákonů, které už jsou nyní v systému, aby je co nejdříve projednala a aby přišly co nejdříve sem do Poslanecké sněmovny, abychom je mohli schválit, protože v tu chvíli by občané měli úsporu zhruba 36 %.

Ale znovu opakuji: Protože s tím přišla minulá vláda, tak jste to neschválili a přišli jste s jiným řešením ohledně doplatku na bydlení, ohledně sociální podpory, který jak vidíte, občanům nepomáhá. A uvidíte za pár dní, když takovéto ceny, takovýto nárůst je, co se bude i ve společnosti dít. A bude to opravdu obrovský, obrovský problém. Paní Schillerová, předsedkyně našeho poslaneckého klubu, už tady o tom hovořila.

Všichni se určitě shodneme na tom, že bezpečnost je jedna z nejdůležitějších oblastí, do které se prostě musí dát peníze, a mě opravdu velmi překvapilo, že resort vnitra si nechal vzít peníze pro policisty a pro hasiče.

To znamená, že pokud by se Policii České republiky podařilo náborem získat tyto policisty, tak na ně nebudou mít finanční prostředky, protože nejsou finančně krytí.

Tato nová vláda přišla a první, co udělala, tak to snížila na 700 korun, a je to pouze pro policisty a hasiče, kteří jsou v uniformě.

A když se prakticky podíváte, tak protože samozřejmě tady máme inflaci, a i když se navýší ta částka 700 korun, tak všichni příslušníci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil budou prostě bohužel v tomto roce brát méně než v roce minulém.

Když jsem byla i na bezpečnostním výboru, tak mě i velmi zaujalo, jak budoucí policejní prezident hovořil o tom, jaký mají velký problém s přijímáním civilních zaměstnanců u policie, že je velmi těžké je získat.

A myslím si, že když dneska se do veřejnosti dostane, že se Policii České republiky odebralo z rozpočtu 1,6 miliardy korun, tak je otázka, jestli budou další zájemci právě do stavu policie. A myslím si, že to by mělo být naším prvořadým úkolem, abychom získali nové policisty.